Už jsme u posledních tří návrhů poslanců. Takže nyní pan poslanec Marek Benda.

Návrh byl zamítnut. Nyní tady máme návrh pana poslance Vlastimila Válka.

Prosím, máte slovo. Protože to je ve třetím čtení tohle, totiž.

Ten bod se několikrát vrátil do druhého čtení, je to vrácené druhé čtení, je to bod číslo 19.

A navrhujete, aby to bylo zařazeno jako první váš návrh jako první bod dnes.

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut.

To znamená, vy to navrhujete jako první bod v prvních čteních na schůzi Poslanecké sněmovny.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Dobré odpoledne.